Myslím, že je to velmi důležité z mnoha důvodů, které zde již zazněly. Chceme totiž zlepšit situaci pracujících rodin s dětmi, to je jasné. Víme také, že řada z nich nemá již žádné úspory a tímto navýšením jim usnadníme mírně život, nebudou muset žádat o některé dávky. A je také jasné, že jim peníze prostě nestačí. Ta doba trvá již dlouho. Navýšení ošetřovného samozřejmě vyjde na několik desítek milionů korun, ale rozhodně se to vyplatí.

A myslím si, že ještě být nechci říkat na mizině, ale mít nedostatek finančních prostředků, tak to už si opravdu nezaslouží.

Ale jak známe všichni zdravotní sestry, tak víme, jaké jsou to srdcařky, a ty zkrátka a dobře skutečně za každou cenu budou stát u lůžka pacientů do posledních sil. Na druhou stranu mohou dávat své děti do škol, které jsou k tomu určené.

Někde není internet, vypadává to. A samozřejmě že nechat dítě samotné jedno dopoledne, pak odpoledne, to je možné, ale to není možné na osm hodin každý den! Tak si uvědomte, co říkáte! A právě proto my si ty důsledky uvědomujeme, na což vy zřejmě zapomínáte, nebo možná vás omlouvá, že nemáte zkušenost, jak tato situace vypadá. Takže celkově vzato si myslím, že je dobře, že nakonec ten poslanecký návrh máme zde v Poslanecké sněmovně, a pevně věřím, že touto Sněmovnou projde. Končím obecnou rozpravu.

Děkuji. Nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.